Pane předsedo, děkuji za slovo. Protože my jsme si dnes neprodloužili dnešní jednání po 19. hodině. Ten návrh, o kterém se bavíme, je návrh zákona, není to jiná forma hlasování. Takže hlasování, které tady v potu tváře koalice dala dohromady a prohlasovala si, že o tom chce po 19. hodině jednat, je neplatné.

Takhle já čtu jednací řád. Kolega Kalousek.

A za druhé si myslím, že to hlasování bylo velmi užitečné.

Slíbil jsem, že před závěrečným hlasováním dám ještě slovo panu poslanci Kalouskovi. Výborně. V tom případě bychom hlasovali o návrhu pořadu schůze tak, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Kdo je proti?

Kolega Kalousek.

Já budu hlasovat proti němu. Děkuji. Je to protinávrh? Prosím, kolega Faltýnek.

Ano. Tento návrh byl avizován jako protinávrh k vašemu návrhu, tzn. procesně bych asi nechal hlasovat... Kolega Kováčik, prosím. Já bych neřekl, že tento návrh je úplně hlasovatelný. Neslyšeli jsme, které dva kluby ho předkládají. Já prosím, aby navrhovatelé doplnili příslušné formulace.

Kolega Faltýnek. Děkuji za slovo.

Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem kolegy Faltýnka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Já bych chtěl jenom v krátkosti okomentovat to hlasování o navržených změnách programu jménem našeho klubu. Minulý čtvrtek, když jsme mluvili o migraci, tak tady pan premiér podle nás neupřímně vystoupil s tím, že je rád, že může na toto téma vystoupit v Poslanecké sněmovně.

Opět jste to neschválili.

Nám to normální nepřišlo. Měl možnost nám to ve třech různých termínech vysvětlit. Nám to normální nepřipadá. My se budeme opakovaně pokoušet, ať už na jednáních výborů, příslušných poslaneckých stálých komisí, které mají na starosti kontrolu tajných služeb, dobrat se toho, jestli je to pravda, jakou formou zaúkoloval pan ministr vnitra tajnou službu, písemnou nebo ústní, zda k tomu měl oprávnění atd. Ještě pan předseda Černoch. Děkuji za slovo. Já bych se chtěl zeptat na stejnou otázku.

Ani jednou ani jednou jsem nedostal odpověď. Nevím, jestli je to tím, že panu premiérovi nestojíme za to, aby nám odpověděl, nebo tu odpověď zatím ještě neví. Tento navrhovaný bod byla možná ta odpověď. Už ve chvíli, kdy bude jasné, o čem se mluvilo, co se projednávalo a jakým způsobem se Česká republika v tomhle tom velmi závažném tématu bude chovat v rámci Evropské unie. Bohužel a musím říct, že mě to velmi mrzí tohle téma vám nestojí za to, abyste tu ruku pro to zvedli.

Děkuji.

Ještě to několikrát zopakuji.